Děkuji. Paní poslankyně Chalánková byla poslední přihlášenou. Ještě než nechám hlasovat, tak dám přednostní právo panu předsedovi vlády.

Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, jenom jedna stručná věcná informace. Vzhledem k tomu, že tady zazněl v rámci návrhu na doplnění programu také návrh na to, abychom zařadili bod, kde bychom se zabývali tady v Poslanecké sněmovně platy pracovníků v sociálních službách, zejména v pečovatelských oborech, tak chci informovat Poslaneckou sněmovnu, že vláda se tímto problémem zabývá. Chci informovat Sněmovnu o tom, že jsme od 1. ledna letošního roku zvýšili tarify, tarifní platy v této oblasti o 4 %. Dohodli jsme se na konci loňského roku s odborovými organizacemi, že v polovině letošního roku přistoupíme k zjednodušení systému tabulek. Ministerstvo práce už má vypořádáno připomínkové řízení, které se týká příslušného nařízení vlády, kde Ministerstvo práce navrhuje, aby se od 1. července letošního roku zjednodušila tabulka, tzn. prakticky to zvýší tarifní platy v oblasti sociálních služeb. V té oblasti přímé péče dojde k navýšení o dalších 5 %. Zlepšení platů se dotkne nejenom pracovníků v sociální sféře, ale dotkne se také lidí, kteří pracují v kultuře a v těch dalších oblastech, kde dneska jsou mimořádně nízké tarifní platy. Takže změna je připravena, vláda projedná nařízení vlády v květnu, a není tedy nutné, aby se tímto tématem zabývala Poslanecká sněmovna, prostě proto, že ty věci se řeší, jsou v běhu a materiál míří na jednání vlády. Vláda v květnu schválí nařízení vlády a mým cílem je, aby se od 1. července tarifní platy, mj. v sociálních službách, zásadním způsobem zlepšily.

Nevidím námitky.

Návrh byl přijat.

Tento návrh byl přijat. Návrh pana předsedy Kováčika hlasovatelný nebyl. Kolega Sklenák navrhuje body 75, 71, 72 a 48 zařadit na dnešek po tisku 1022, tzn. v této fázi jako třetí a další bod dnešního jednání. Zeptám se, zda můžeme...? Nemůžeme, takže budeme hlasovat jednotlivě.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o bodu 71 na dnešek po bodu 75. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Je to hlasování číslo 383. Tento návrh byl přijat.

Kdo je proti? Je to hlasování číslo 384. Návrh byl přijat. Pan místopředseda Kubíček rovněž několik bodů.